Vláda předložila návrh na vyslovení předchozího souhlasu Sněmovny podle § 109j jednacího řádu Poslanecké sněmovny bez zbytečného odkladu, tak aby umožnila její včasné projednání. Předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. Děkuji.

K návrhu doporučení byla vládou schválena rámcová pozice, se kterou souhlasily obě komory Parlamentu. Po vyjednávání na pracovní úrovni rakouské předsednictví předložilo výsledný kompromisní návrh na jednání Rady ministrů práce a sociálních věcí dne 6. prosince 2018, kde byla konstatována politická dohoda. K formálnímu schválení se přistoupí poté, až Česká republika a Německo oznámí výsledek projednání návrhu doporučení Rady ve svých národních parlamentech. Německo musí před formálním hlasováním a schválením v Radě přijmout národní zákon, což se očekává v květnu tohoto roku.

Schválení v Radě však v takovém případě vyžaduje jednomyslnost.

Použití článku 352 smlouvy jako právního základu znamená, že přijetí návrhu v Radě ze strany České republiky je podle jednacích řádů vázáno na předchozí souhlas obou komor Parlamentu.

Doporučení přitom respektuje pravomoci členských států v nastavování úrovně jejich národních systémů sociální ochrany, je tedy plně v souladu s principem subsidiarity a respektuje rozdělení kompetencí. Pro Českou republiku byl problematický původní návrh Komise v oblasti formálního pokrytí OSVČ na bázi povinné účasti ve většině systémů sociální ochrany. Nicméně téměř polovina členských států i v tomto právně nezávazném dokumentu byla pro doporučení vyšších standardů a povinného pojištění ve všech odvětvích sociálního zabezpečení.

Pro Českou republiku to znamená, že ve svém systému není nijakým způsobem nucena ke změně. Vzhledem k tomu, že při vyjednávání byly zohledněny všechny požadavky České republiky, v souladu s vámi podpořenou rámcovou pozicí je Poslanecké sněmovně navrhováno vyslovit s doporučením souhlas. Děkuji paní ministryni. Předseda Poslanecké sněmovny přikázal svým rozhodnutím č. 25 ze dne 9. ledna 2019 tento návrh k projednání výboru pro evropské záležitosti, stanovil mu k tomu lhůtu do 8. února 2019. Výbor návrh projednal, přijal usnesení. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Andrea Babišová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

1. nevyslovuje předchozí souhlas s návrhem doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně; 2. zásadně odmítá interpretaci institutu předchozího souhlasu ve vládním stanovisku konstatující, že neudělení souhlasu Parlamentem umožňuje vládě při rozhodování v Radě zdržet hlasování a nechat tak doporučení schválit ostatními členskými státy;

4. žádá vládu, aby v souladu s tímto výkladem postupovala při předkládání všech následujících návrhů na vyslovení předchozího souhlasu; II. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Děkuji paní zpravodajce a otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Veselý. Prosím, máte slovo.

Proč se to stanovisko u některých kolegů obrátilo, jsem i přes poměrně bohatou diskusi na výboru prostě nedokázal zjistit. Děkuji, pane poslanče. Rozumím vašemu návrhu, nicméně o něm nemohu dát hlasovat, podle § 109k jednacího řádu lze v rozpravě podat pouze návrh na zamítnutí nebo návrh na odročení projednávání návrhu vlády. Řídíme se tady tím bodem 109, takže nemůžeme hlasovat o tom, co jste navrhl. Prosím, je ještě někdo, kdo se hlásí do rozpravy? Rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova. V tomto případě, protože výbor navrhuje vlastně nesouhlasné stanovisko, bych poprosil ještě jednou paní zpravodajku, aby nás seznámila s návrhem usnesení Poslanecké sněmovny, o kterém budeme následně hlasovat.